Ještě prosím, paní místopředsedkyně. Nezpochybňuji hlasování.

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvu: dnes na celý jednací den ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Taťána Malá.